Já jsem ten svůj dotaz směřoval na to, co uděláme pro to, aby se Česká republika posunula v konkurenceschopnosti.

Ale známe to z praxe, stejně jako to, jak je obtížné v té byrokracii, která tu je, podnikat a dělat další věci. Ony jsou to různé žebříčky, ve kterých Česká republika se buďto zhoršuje, nebo zaostává.

Já bych poprosil poslance, aby dodržovali čas.

Já myslím, že to veřejnost ví, že máme konkrétní projekty, konkrétní strategie a podle toho postupujeme.

Pracujeme na projektu Rychlovlaky a další konkrétní věci.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Dotaz tedy zní, jestli došlo k nějakému zlepšení v poslední době a jaký je vůbec stav vyplácení prostředků v oblasti sportu. Pane premiére, máte zase pět minut.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Zjednodušit administrativu a zvýšit podporu klubů.

Kluby si dříve stěžovaly, že třeba dostaly peníze až dlouho po konání nějaké akce.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Přeji dobré odpoledne.